Dávám mu slovo a poprosím ho, aby nás seznámil s výsledky hlasování. Pane předsedo, prosím.

Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 81. Počet odevzdaných platných a neplatných lístků byl 150, takže 11 poslanců nebo poslankyň se volby nezúčastnilo, je tedy 11 neodevzdaných hlasovacích lístků. Výsledek je následující: Karel Havlíček získal 57 hlasů a Tomio Okamura 24 hlasů. Znamená to, že v prvním kole nikdo nebyl zvolen, a Sněmovna bude opakovat druhé kolo volby. Protože volební komise teď během sčítání už připravila lístky do druhého kola, tak ho můžeme provést okamžitě. Takže já v tuto chvíli, pane předsedající, pouze poprosím opět o přerušení tohoto bodu na provedení druhého kola volby.

Mám takovou informaci, že nějaká taková dohoda je, jestli mi ji potvrdíte? Tak já bych to udělal tak, že teď skutečně vyhlásíme druhé kolo volby. Je to tak, pane předsedo?

Ano, děkuji pěkně za vstřícnost.